87. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře /2/ Prosím pana předsedu volební komise, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Hlasovali jsme ve středu v prvním kole. Volíme dva členy Rady ČTK a ve středu v prvním kole nebyl zvolen nikdo.

Nyní proběhne druhé kolo tajné volby, do kterého postoupili všichni čtyři nominovaní. Vysvětlím. Volíme dva členy a dle jednacího řádu postupuje do druhého kola dvojnásobek chybějících členů. Ještě bych rád připomenul. Přátelé, opět jsme měli řadu neplatných lístků, tak asi opakování matka moudrosti. Je nutno zvolené kandidáty označit kroužkem a zbylé označit křížkem, tedy ne ta jména, ale čísla před jmény. Nyní prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání i tohoto bodu, a já vyhlásím termín voleb. Přerušuji tedy projednávání bodu číslo 87 a poprosím pana předsedu volební komise, aby vyhlásil termíny voleb. Prosím, pane předsedo.

Děkuji panu předsedovi volební komise. Já nyní přerušuji tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Upozorňuji ctěné kolegyně poslankyně a kolegy poslance, že ve 13 hodin je 11. mimořádná schůze a 10. schůzi přerušuji na dobu deset minut po skončení 11. mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.